Ten by měl být právě přílohou této novely školského zákona, respektive přílohou k pozměňovacímu návrhu. Poměr platu učitelů k průměrné mzdě v České republice se vždy uvádí za daný kalendářní rok.

Případné dorovnání až na těch oněch 130 % zůstane vždy plně v rukou vlády, jako tomu bylo až doposud. A bude o něm každý rok rozhodovat Poslanecká sněmovna schválením státního rozpočtu na příští kalendářní rok. Jako doposud. Takže i když bude ve školském zákoně nově zakotvena garance financí na platy učitelů, o skutečnou garanci vlastně nejde. Stále je třeba opakovat a vysvětlovat, že případných 130 % nebude mít každý učitel. Je to přepočet objemu financí pro celou Českou republiku, průměrně na plný úvazek jednoho učitele.

To už je věcí ředitele. Podobné financování by se týkalo i původního vládního návrhu novely, kde je výpočet garance financí jednoznačný.

A jenom poslední věc.

Tudíž opět nelze hovořit o žádné garanci.

Takže buďto bude vůle vyčlenit v rozpočtu peníze do školství, a nebo nebude.

Ten nedostatek učitelů není celoplošným problémem, týká se pouze některých aprobací a pouze některých regionů, takže není možné přece jej řešit takto celoplošným opatřením.

Děkuji pěkně. Jenom v rychlosti, nechci zabíhat úplně do podrobností, tuto debatu už jsme vedli několikrát. To znamená, není to černobílé jako většina věcí. Druhou věc, kterou chci vyvrátit, je ten odpor vysokých škol. S vysokými školami a jejich reprezentací jsme vedli poměrně dlouhou diskusi a výsledný návrh je právě kompromisem.

Děkuji za dodržení času. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Havel. Děkuji za slovo. Ten § 9a, ty kvalifikace, už jsme to tady řešili v prvním i druhém čtení, je to prostě ustanovení, které stanovuje jasná pravidla pro to, jak je možné ve škole zaměstnat dočasně nekvalifikovaného učitele.